Jenom vás upozorním, že se nacházíme v bodě 11, což je volba místopředsedů Poslanecké sněmovny. Poprosím pana předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, dobré odpoledne vám přeji. Chci poděkovat nejen vám za vzorný průběh volby, ale i kolegům ve volební komisi, že sčítali odpovědně, pečlivě a hlavně, že to neuteklo do médií. To mě těší. Aspoň já jsem tady nezachytil v posledních minutách. Tak možná jsem málo sledoval. Ale teď vážně.

Počet neodevzdaných hlasovacích listů nula. Neoficiálně, pro vaši informaci, bylo tam osm neplatných lístků, tedy špatně označených. Pro poslance Pavla Bělobrádka bylo odevzdáno 133 hlasů, pro poslance Vojtěcha Filipa bylo odevzdáno 151 hlasů, pro poslankyni Jaroslavu Jermanovou bylo odevzdáno 151 hlasů, pro poslance Miroslava Kalouska bylo odevzdáno 62 hlasů, pro poslankyni Miroslavu Němcovou bylo odevzdáno 53 hlasů a pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 76 hlasů. Podle těchto výsledků byli v prvním kole zvoleni na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny poslanci Pavel Bělobrádek, Vojtěch Filip a poslankyně Jaroslava Jermanová.

Teď budu krátce citovat bod 22 volebního řádu, který říká, že do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního, kteří mezi nezvolenými získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. Mohou tedy postoupit pouze dva kandidáti a to jsou podle počtu hlasů Miroslav Kalousek a Tomio Okamura. To jsou dva postupující do druhého kola volby. Jestli dovolíte, pane předsedo, já bych poblahopřál nově zvoleným místopředsedům a požádal je, aby nyní nebo v dohledné době zaujali určená místa zde nahoře. Nyní bych vás požádal, abyste nám sdělil, kolik času bude potřeba pro práci volební komise.

Ještě předtím, než přeruším tento bod, resp. naše jednání, pro to, abyste mohli volit, tak bych poprosil předsedy poslaneckých klubů, aby se dostavili sem ke mně bezprostředně po přerušení jednání, abychom se poradili o dalším postupu.